Pozměňovací návrhy pod písmenem B půjdou jednotlivě? Dobrá. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 189, do kterého je přihlášeno 180 přítomných, pro 163. A teď prosím pana zpravodaje, aby nám přednášel jednotlivé návrhy. Děkuji za slovo. Za prvé bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem A, usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako celek.

Dobrá, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Omlouvám se.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dále pozměňovací návrhy pod písmenem B z usnesení hospodářského výboru. Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod body 1 až 3. Pana zpravodaje. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní je to pozměňovací návrh pod písmenem B, usnesení hospodářského výboru, bod 4.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem B z usnesení hospodářského výboru, a to body 6 až 10.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B usnesení hospodářského výboru, a to bod 5. Nebudeme ho hlasovat, protože už byl schválen pozměňovací návrh pod písmenem A, takže je nehlasovatelný. Ano, takže prosím další návrh. Dále hlasujeme pozměňovací návrh poslance Oklešťka, stanovení účinnosti zákona dnem jeho vyhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále je to hlasování návrhu pod písmenem D, poslanec Vyzula, body 1 a 2.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále budeme hlasovat návrh poslance Vyzuly pod bodem 3. Je to úprava stanovení upravujícího zvýhodnění dodavatelů.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 197, přítomných 174, pro 42. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem E, poslanec Hovorka, bod 1.